g) využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky,

Ještě pan předseda Roman Sklenák k této věci.

My jsme schválili způsob hlasování, takže jde o změnu našeho usnesení.

Můžeme to jedním hlasováním? Nikdo nenamítá proti postupu předsedajícího?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Žádá vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činnosti, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomu nutno objasnit: a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu na společnost, b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu, c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD, d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány, e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl také přijat. Bod 4. Požaduje po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dalším návrhem na usnesení. Toto byl návrh pana kolegy Luzara. Následuje návrh, který podal pan kolega Hájek.